skvělá podpora kultury. Balíček naprosto nesmyslně zařadil noviny do 21procentní sazby DPH.

To, že mezi časopisy je obrovské množství podivných titulů, je až zarážející. Nepřijde vám to zvláštní?

Státu to podle nich nepomůže získat více peněz do rozpočtu, růst daně podle nich pouze omezí dostupnost tištěných médií. Tolik oblíbené téma této vlády. Od tisku půjde každý na internet, který je plný lží a nepravdy a je tam o ně opravdu velký zájem.

A bude to v pořádku? Dalším tématem, které je mi blízké a ke kterému se chci vyjádřit, je záměr vlády likvidovat stavební spoření.

Dovolte mi malé okénko z čísel. Je na něm uloženo 366 miliard korun, úvěry činí aktuálně 341 miliard korun a čerpá je půl milionu lidí. Považuju to tedy za poměrně funkční nástroj bytové politiky. Proč ho chce vláda škrtnout? Já se domnívám, že ta úspora nebude tak velká.

Navíc zrušení části podpory stavebního spoření povede k narušení stability a predikovatelnosti tohoto systému. Lidé, kteří již využívají stavebního spoření nebo s ním počítají, mohou být zaskočeni tímto krokem a tím ztratit důvěru ve státní garance a podpory. Stavební spoření je jedním ze základních nástrojů podpory bydlení a investic v oblasti nemovitostí, což je důležité pro rozvoj a stabilitu trhu s nemovitostmi. Zrušení části podpory může ovlivnit poptávku po bydlení a investicích, což může mít negativní dopad na ekonomiku a stavební odvětví.

Ale k této diskusi prostě nedošlo. Ceny nemovitostí jsou v České republice zásadní problém. V poslední dekádě rostly ceny nemovitostí výrazně rychleji než mzdy.

Absolutní minimální zásadou politiky a je to věta, kterou tady budu opakovat po paní Kláře Dostálové je ta, že by se nemělo dělat nic, co by dostupnost bydlení ještě výrazně zhoršilo. Krok pětikoalice v rušení stavebního spoření jde zcela opačnou cestou. Vrátím se k tomu, co jsem říkala v úvodu. Škrty z vládního balíčku vedou k okamžitým úsporám v rozpočtu, možná k mírným navýšením příjmů, ale nejsem si jistá, že ten efekt bude takový, protože dlouhodobě podkopávají ekonomický růst a životní úroveň občanů.

Ale pan ministr Baxa odešel, omluvil se, což chápu, má určitě pracovní povinnosti, tak já se ho asi zeptám na interpelacích, až na ně bude prostor. Jsem si jistá, že daňový balíček nemůže být schválen bez toho, aniž by Sněmovna byla dopodrobna informována o konkrétních úsporných opatřeních na straně vlády, abychom věděli, kde konkrétní bude šetřit a jaký dopad to bude mít na fungování státu a ministerstev. A vzhledem k tomu, co jsem tady říkala, bych chtěla navrhnout, aby se zákon vrátil navrhovateli k dopracování. Já také děkuji. Takže návrh je na vrácení k dopracování. A dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.